145.

To znamená, dám slovo panu ministrovi, aby mohl dokončit své úvodní slovo. Prosím. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Já bych rád vysvětlil, jak tato situace vznikla.

Kolegyně a kolegové já se omlouvám, pane ministře prosím o klid ve sněmovně. Prosím poslance, aby se usadili, aby nediskutovali.

Čili abychom mohli dosáhnout toho, co bylo zamýšleno touto novelou, jediné řešení je vrátit tento zákona do druhého čtení, kde předneseme opravené pozměňovací návrhy, pouze technicky opravené, nikoliv věcně, a měli bychom možnost projednat tento zákon znovu. Proto navrhuji vrácení do druhého čtení tohoto zákona. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. To znamená, tento návrh musí zaznít až v rozpravě. Takže teď dám prostor panu zpravodaji, aby vystoupil. Potom otevřu rozpravu a požádám vás, abyste v ní s tím návrhem vystoupil. Děkuji za slovo. Situace v oblasti Energetického regulačního úřadu, jeho vedení, spadání či nespadání pod gesci služebního zákona je v posledních hodinách a dnech dost nepřehledná, a tak si myslím, že než abychom přejímali odpovědnost za konečné rozhodnutí, bude poněkud výhodnější vyhovět názoru ministra průmyslu a obchodu, to je vrátit tuto novelu do druhého čtení a počkat, jak se ta zápletka a právní spor na úrovni vlády nakonec rozhodne. Děkuji. Registruji pana předsedu klubu ODS.

Nestihlo se to projednat v Poslanecké sněmovně, protože vládní většina nechtěla to stihnout. Jednoduché. Jenom se zeptám, zda to není součástí tohoto řešení, protože se to zase nestihne. Ale věřím, že pan ministr to myslí tak, jak to říká. Ale kdo mi tady chybí u tohoto bodu, je pan ministr vnitra, který se urputně snaží dokázat, že šéfka ERÚ spadá pod služební zákon. Stejně urputně se to snaží dokázat jeho úředníci.

Tak spadá, nebo nespadá? Máme věřit usnesení vlády, která to vzala na vědomí, to znamená nebyla proti? Jak to bude? Já vím, že to je nepohodlné pro vás, ale pravidla mají přednost. A nevidím snahu, neříkám, že všech, ale některých členů vlády ta pravidla dodržovat. Pan ministr vnitra je tady, tak já bych ho požádal slušně, aby k tomu bodu vystoupil. Jste tady a neposloucháte. Vy jste se prozradil.

Co si myslí váš úřad, vaše ministerstvo? Spadá šéfka ERÚ pod služební zákon, nebo nespadá? Já jsem přesvědčen, že nespadá z logiky věci. Nemůže to tak být. Pak někdo vyrobil problém. Já nevím, jestli to byl ministr vnitra, nebo vrchní úředník. Opravdu tomu nerozumím.

A předpokládám, že mé kolegyně a mí kolegové ano. Ale nehrajme si s tím. Nehrajme si s nezávislostí Energetického regulačního úřadu. Chtěl bych slyšet jasné slovo.